Děkuji, pane předsedo. To abyste věděli, kdy asi může dojít k hlasování o pořadu schůze.

Chtěl bych na tomto místě jednoznačně vám i občanům České republiky znovu sdělit, že se jedná o sprostý útok na mne, na mnou řízený resort a sociální demokracii ze strany pana Babiše, jeho hnutí a komunistů. Chtěl bych na tomto místě znovu a jednoznačně odmítnout, ale i vyvrátit dezinformace a lži, které se již několik dní objevují na veřejnosti a v médiích v souvislosti s tématem případné budoucí těžby lithia na území České republiky. Jediným a skutečným cílem této uměle vytvořené kauzy je skandalizovat mne, sociální demokracii a odvrátit tak pozornost od skutečných problémů pana Babiše, ať už jde o jeho kauzu Čapí hnízdo, ve které je pan Babiš trestně stíhán pro podezření ze spáchání dotačního podvodu, nebo rozhodování Ústavního soudu na Slovensku, který minulý týden rozhodoval o tom, jestli byl pan Babiš spolupracovníkem StB, nebo nebyl. Je to nechutné, odporné a pevně věřím, že všichni, kteří o tom pochybovali, se dnes na celé to divadlo kolem lithia dívají zcela jinak. Je to jen náhoda? Nevím. Každopádně tento zákeřný útok a pokusy o moji skandalizaci názorně ukazují, jak jsou si tyto strany blízké, není jim cizí vůbec nic. Lhaní, ignorování platných zákonů, překrucování faktů a házení špíny na politické protivníky.

Jediným mým cílem vždy bylo, je a bude hájit zájmy naší země, zájmy České republiky a jejích občanů. Na rozdíl od pana Babiše nebo komunistů ale nemám žádný stranický tisk, který by v masovém měřítku prezentoval jeho nehorázné lži, nesmysly a polopravdy. Čeho si ale naproti tomu cením, je, že já na rozdíl od pana Babiše a jemu podobných nelžu. Neměním účelově názory, jak se mi to zrovna hodí, a po celou dobu vystupuji naprosto konzistentně. Používám stejné věcné a faktické argumenty. V kontrastu k tomu jsme byli v průběhu celé této nechutné kauzy svědky ze strany hnutí ANO i pana kolegy ministra životního prostředí řady názorových veletočů, že každý, kdo celý tento příběh sleduje, musí uznat, že pan kolega Brabec plní bohužel bohužel jen roli nesvéprávné loutky, kterou si jeho stranický šéf vodí tak, jak je to zrovna potřeba. Pana kolegy Brabce jsem si až do vypuknutí této kauzy vážil, měl jsem k němu kolegiální vztah. Ale to, co v uplynulých dnech předvedl, je pro mne nepochopitelné, lidsky naprosto nepřijatelné a jen těžko se s tím mohu osobně smířit. Podívejme se třeba na názorový veletoč ohledně dopisu pana Brabce z 26. září letošního roku. Je to dopis, který jsem od pana kolegy obdržel jako reakci na svůj dopis, ve kterém jsem jej informoval o záměru uzavřít ono memorandum, seznámil jsem jej s jeho konečným textem a vyzval jsem jej, zda se svým podpisem k němu nechce připojit. Dnes se pan kolega Brabec dodatečně vymlouvá. Bylo to ale takhle doopravdy? Neodehrál se celý ten údajně nevinný příběh s dopisem pana ministra Brabce náhodou úplně jinak?

Ale nikdy, nikdy za těch 15 dní veřejně nesdělil, že by to nebyl jeho dopis, a nestál si za jeho obsahem. Najednou se náhle ve středu 11. října odpoledne v médiích objeví zpráva, že dopis omylem odeslal jakýsi úředník z jeho ministerstva, že vlastně pan ministr s textem dopisu nesouhlasil a že to vše bylo úplně jinak. Proč to tedy pan ministr začal říkat až ve středu odpoledne? Po 15 dnech? Na tuto otázku jsou možné pouze dvě odpovědi. Buď má pan kolega Brabec ve svém resortu opravdu velký nepořádek, neví, co dělají jeho podřízení pracovníci, a neví, co vlastně podepisuje. Pokud by to tak bylo a já tomu skutečně nevěřím je to mimořádně závažné sdělení občanům České republiky o tom, jakým způsobem chce hnutí ANO řídit stát jako firmu. Ale stejně tak závažná, neli závažnější, je i ta druhá možnost. Jsem přesvědčený o tom, že celý příběh s dopisem pana ministra Brabce se odehrál úplně jinak. Dovolte mi, abych vás s tímto příběhem ve stručnosti seznámil, a sami posuďte, zda je tato možnost důvěryhodnější, nebo není.